Byl jsem sám při jedné takové situaci, kdy se prostě sbíraly hlasy úplně naslepo a jenom místní poradkyně nebo hospodářka říkala: